Takže primárně musí být tyto peníze použity v rámci kapitoly.

Takže si myslím...

Já bych naopak nechtěla žít v zemi, kde bude vládnout koalice PirStan.

Proto se ptám, jak to tedy je. Mohla byste možná promiňte, že to tak řeknu tedy vytroubit, kdy ty odměny budou vyplaceny, protože pan premiér řekl, že jste to dostala za úkol vy ve spolupráci s ostatními ministry. Takže předpokládám, že mi odpovíte na tu otázku, jak to bude v letošním roce a kdy ty odměny budou vyplaceny.

Ale víte proč?

Paní ministryně, máte slovo. Opakuji, paní poslankyně.

Já nemluvím ministerstvům do toho, kdy a jak mají vyplácet odměny.

Já si vzpomínám na to, jak jste tady dali x návrhů a nejen vaše koalice, i další opoziční poslanci, ať jsem spravedlivá na navyšování a mnohem větší vytváření větší sekery ve státním rozpočtu.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Navíc to nemá ani kdo vymáhat. Jak to tedy chcete udělat? Máme očekávat nějaké další nařízení Ministerstva zdravotnictví, které poté zruší Nejvyšší správní soud pro jejich protiprávnost nebo protiústavnost?

A nepřijde vám vůbec trošku nesmyslné, že na jednu stranu by se měl občan prokazovat očkováním, popřípadě testem, při vstupu do nějaké provozovny, a na druhou stranu někde stačí i čestné prohlášení?

Pokud jde o tu otázku ověřování v restauracích.

A řekl jsem, že zkrátka toto je nějaká úvaha. Ale samozřejmě jsem dodal a to jste už nezmínila, paní poslankyně i v tom mediálním vyjádření jsem dodal, že to musíme posoudit z hlediska právního, že to musí posoudit právníci, ať ministerstva, nebo já v tomto směru už ta klíčová opatření konzultuji a chci konzultovat i se zástupci například Legislativní rady vlády, jestli je to možné, nebo to možné není. Protože ano, říkáte nějaký právní názor. A k tomu takto chci přistupovat. Mimo jiné to není žádná anomálie.

Je to naprosto standard, kdekoliv přijdete do služeb.

Ale znovu říkám, je to otázka posouzení právního základu, zda toto možné je, nebo není. Na tom teď kolegové pracují. To znamená, žádné takovéto opatření není na stole, a čekám tedy na stanovisko kolegů právníků tak, abychom si mohli být jisti, byť ta jistota není nikdy. To, jak rozhodne soud, to je vždy v gesci příslušného soudu, je to jeho pravomoc, pouze soud u nás může vykládat zákony závazně.